A znovu si nejsem jistý, jestli útlum tradičního automobilového průmyslu, jestli odchod od tradičních zdrojů energie může přinést ekonomický růst. Já jsem přesvědčen, že to spíše bude komplikovat situaci zejména průmyslovým zemím.

Takže já si skutečně nejsem jistý, jestli tato forma a tento způsob rozdělení peněz může přispět k něčemu jako k plánu obnovy.

Obecně jsem přesvědčen, že bohatství, ekonomický růst vzniká prací, vzniká podnikavostí lidí a firem, vzniká tím, že podnikatelé a firmy jsou ochotni riskovat, jsou ochotni a schopni přinášet inovace. To je ten skutečný motor ekonomického růstu a to je to, na co bychom měli vsadit poté, co odezní pandemie a budeme potřebovat restartovat českou ekonomiku. Nemyslím si, že českou ekonomiku po pandemii zachrání jakékoliv dotace od kohokoliv, ať už od EU, nebo od někoho jiného. Jsem přesvědčen, že Českou republiku po pandemii zachrání pouze to, že česká vláda bude plnit domácí úkoly. Mezi ty domácí úkoly bezesporu musí patřit záchrana zejména malých a středních podnikatelů, kteří jsou nejvíce ohroženou skupinou, na které dopadají koronavirové restrikce nejvíce. A já se obávám velmi toho, že stovky a tisíce živnostníků, malých a středních podnikatelů poté, až vláda zruší poslední koronavirové restrikce, prostě už své provozovny, živnosti a firmy neotevřou, protože tu dobu nepřežijí.

Myslím si, že zbytnělá byrokracie, obrovský počet úředníků, které současná vláda za poslední roky do státní služby nabrala a kteří jsou hrazeni z veřejných peněz, také nepomáhají ekonomickému růstu České republiky, ale spíše otravují aktivním a podnikavým lidem život.

Já jsem tím chtěl naznačit, že to, jestli bude česká ekonomika úspěšná po odeznění pandemie, nezáleží na nikom jiném než na nás. Nezáleží to na žádném evropské programu, nezáleží to na žádných evropských dotacích.

Nicméně já jsem pragmatický politik.

Utracené peníze, které České republice, jejímu rozvoji příliš nepomohou. Takže pokud bych pro něco horoval, tak je to určitě pro to, aby co největší část těchto peněz mířila na výstavbu a do vybudování infrastruktury spíše než na nespravedlivé dotace určitým podnikatelským skupinám na úkor jiných podnikatelů nebo na jakékoliv jiné měkké projekty, které se i v minulosti ukázaly jako vyhozenými penězi.

Zabývá se jen financováním současných de facto mandatorních projektů, ale nepřináší žádnou novou hodnotu prostřednictvím skutečné vize, která by vedla v reálnou investici.

A každou soutěžíme zvlášť.

Čili cíl nákupu nebude splněn.

Bez kvalitních IT odborníků hrozí, že prostředky nebudou vynaloženy efektivně.